Oni říkají, kde co je špatně. Přišli jste s nějakým řešením? Říkali jste: zrušte tu agenturu a pracujte nad něčím novým. Děkuji. Dobré odpoledne. S faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo. Kolegové, kolegyně, budu rychlý. Běžte se zeptat na všechny vysoké školy a výzkumníků, jestli ty peníze, které dostávají, jdou cíleně na to, co by oni potřebovali. Nic. Dozvíte se to, že by potřebovali úplně všechno jinak.

Takže asi takhle následovně. A to samé je tady. Jestliže tady máme Ministerstvo kultury, tak doprčic na něj zatlačme, ať teda kulturu podporuje, ať rozvíjí děti po kulturní stránce.

Pan poslanec Válek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já rozhodně nenapadám, i když to tak možná vypadá. Něco, s čím v podstatě souhlasím, je neférové rozdělování peněz do sportu. Určitě je to správné.

Já jsem v něm četl podporu sportu a žádné rozdělení amatérský, profesionální, vrcholový jsem tam neviděl, ale jenom podporu sportu. Já si úplně nemyslím, že tam na tom národním fotbalovém stadionu budou ti kluci, kteří amatérsky kopou, do fotbalu běhat.

Asi znáte víc výzkumníků než já.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Bělobrádek. Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Pokud vy takové znalosti máte, tak je vaší oznamovací povinností na to upozornit. Neznám žádnou jinou oblast veřejné správy, kdy jsme se dokázali vymanit z oblasti nevhodných, nevýhodných smluv, co se týká IT systému. Postavili jsme nový informační systém, který je provozován za polovinu ceny než předtím, a ještě jsme ušetřili desítky milionů korun za to, že jsme nepokračovali v té nevýhodné smlouvě.

Budeme pokračovat vystoupením těch, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Neslyším vás. Ano, tak dáme samozřejmě přednost držiteli přednostního práva panu premiéru Babišovi. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, nechtěl jsem zdržovat, ale přece jenom řeknu nějaká fakta.

Je to 37 miliard věda a výzkum. A ten nárůst za posledních pět nebo šest let je 10 miliard.

Protože nejlepší ministr financí, a ten už tu není, nevidím ho, jim zkrátka ty peníze nedal.